Než vyzkoušíme tuto možnost, využívám tedy zatím i já paragrafu 54, jeho odstavce 5 a 8, a navrhuji pevně zařadit na zítřek odpoledne po již pevně zařazených bodech tisk číslo 392 z 23. ledna 2015, bod 69. Jako skupina poslanců KSČM navrhujeme zrušení stropu pro vícepříjmové skupiny spoluobčanů na odvody na pojistné na sociální zabezpečení a na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, obdobně jako byly nedávno zrušeny stropy na odvody na všeobecné pojištění. Je to ve prospěch solidarity, je to ve prospěch státního rozpočtu. Je to již můj třetí pokus v různých volebních obdobích. A vnímám, že i současná vláda s ním vyslovila nesouhlas.

Ve světě již nějakou dobu probíhá diskuse nad nemravnými příjmy vysokých elit. V České republice naopak došlo cestou zrušení progresivního zdanění a zavedením stropu k celkovému degresivnímu zdanění vysokopříjmových skupin. Mám proto za to, že legislativa by neměla pod pláštíkem jednostranné spravedlnosti přispívat k odklánění se od principu sociálního státu, a přispívat tak k pomalému postupnému návratu k překonaným principům sociálního darwinismu. Děkuji těm, kteří poslouchali. Děkuji těm, kteří budou hlasovat pro, za podporu. Děkuji. Pro stenozáznam s náhradní kartou číslo 22 dnes hlasuje pan poslanec Koubek a paní poslankyně Strnadlová dnes hlasuje s náhradní kartou číslo 54.

Prosím, máte slovo.

Dobré odpoledne. Děkuji za slovo, paní předsedající. Předkládám návrh bodu na zařazení do programu schůze Žádost Poslanecké sněmovny Parlamentu o prověření podezření z možného spáchání trestných činů ústavních činitelů. Opravdu počkám, až bude trošku více klid. V uplynulých dnech a týdnech jsme byli svědky velmi kontroverzních událostí a skutečností ve věci sporu prezidenta Zemana a ministra Hermana. Spolehlivého vysvětlení této kauzy nazvěme ji kauzou Brady jsme se však nedočkali. Vyřčená podezření, spíše však obvinění mezi jednotlivými ústavními činiteli v této kauze jsou podle mého názoru natolik závažná a zásadní, že by nejen veřejnost, ale především zákonodárci Poslanecké sněmovny měli požadovat její objasnění. Vycházímli z tvrzení jednotlivých zúčastněných osob v této kauze, mohlo dojít k porušení několika paragrafů trestního zákoníku a zákona o střetu zájmů. Pokud prezident Zeman podmiňoval udělení státního vyznamenání panu Bradymu nepřijetím tibetského dalajlámy, mohlo dojít z jeho strany k vydírání pana ministra Hermana, a to pohrůžkou újmy spočívající v neudělení vyznamenání příbuznému pana ministra. V takovém případě bych očekával, že ministr Herman v souladu s naším právním řádem učiní oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, tak aby překazil páchání tohoto trestného činu, případně aby umožnil jej zdokumentovat, když je trestným činem i neoznámení již spáchaného trestného činu, pokud tak nestanoví trestní zákoník. Asi to kolegy příliš nezajímá, co se děje u nás. Protože však nepředpokládám, nebo nejsem příliš nakloněn věřit v trestnou činnost prezidenta České republiky, mohlo by pak ze strany ministra Hermana dojít naopak ke spáchání trestného činu křivého obvinění, zde konkrétně prezidenta České republiky. Mohlo dojít k porušení zákona o střetu zájmů, a to neoznámením poměru ministra a poslance k projednávané věci, resp. záležitosti. Vzhledem k tomu, že tato kauza se dotýká vysoce postavených ústavních činitelů naší země, pokládám za nanejvýš potřebné, aby Poslanecká sněmovna posoudila a zvážila možnost podání podnětu příslušným orgánům k zahájení řízení v této věci, aby toto podezření nemusel oznamovat případně každý z nás samostatně.